Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1158/1.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona,

To je celé usnesení, pro které hlasovala většina zdravotního výboru.

Takže budeme hlasovat a rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Návrh byl přijat. Já tedy otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, hnutí SPD je jedinou politickou stranou nebo hnutím v Poslanecké sněmovně, která se nedohodla s vládní koalicí a zbytkem opozice na tomto pandemickém zákoně. Abych to správně vysvětlil, dovolte mi ještě něco říct k nouzovému stavu, což samozřejmě velmi souvisí.

Začala Semaforem, potom to byl PES, dále to bylo trasování, dále to byla vakcinační strategie a podobně, vakcíny dodnes nemáme. To znamená, podle našeho názoru celá tato strategie řízení epidemie byla k ničemu a to jediné, co z toho zbylo, jsou plošné zákazy. Plošné zákazy, plošná opatření, která likvidují českou ekonomiku, která likvidují lidi, jejich příjmy, ekonomické příjmy těch lidí. Jsme přesvědčeni o tom, že sociálněekonomické dopady na celou společnost můžou být v budoucnu ještě větší než ty zdravotní. Z toho důvodu jsme chtěli zrušit nouzový stav, abychom vládě nedávali bianko šek, aby se vláda zamyslela a změnila strategii boje s epidemií. My rozhodně nechceme žádný chaos ani anarchii, ale vláda to neudělala. Vláda znovu to jediné, co chce, tak je nouzový stav anebo něco podobného. Je to ještě lepší než nouzový stav pro vládu, protože o nouzovém stavu jsme rozhodovali my tady v Poslanecké sněmovně po 30 dnech, dnes už v podstatě Sněmovna, pokud přijmete pandemický zákon, nebude rozhodovat o ničem. Bude o tom rozhodovat jeden člověk, bude o tom rozhodovat ministr, možná si to nechá posvětit vládou, ale to bude tak všechno. To znamená, tento pandemický zákon je obcházení parlamentní demokracie.

Takže toto, pandemický zákon, je věc, která vládě, ministrovi, možná opozici, hejtmanům a všem ostatním vyhovuje daleko víc než nouzový stav. To byl první bod, který jsme chtěli, aby byl zapracován, kontrola, hlasování ve Sněmovně po 14 dnech. Byloli by to po 30, byl by to překlopený nouzový stav. Náhrada škody se uplatňuje až ex post, ale my jsme chtěli, pokud vláda vyhlásí opatření podle pandemického zákona, aby okamžitě, v tu chvíli, byly vyhlášeny kompenzace pro lidi, kteří prostě na základě vyhlášení těch plošných opatření, která vláda bude dělat, nebo pan ministr, kteří přišli o možnost podnikat, kteří přišli o svoje příjmy, možná dneska už i o svoje firmy. To také nebylo zapracováno. A za třetí, náš požadavek byl, aby přímo v tom zákoně bylo napsáno zdůvodnění. Zdůvodnění, proč vláda dělá která opatření. Mě by zajímalo například zdůvodnění, proč vláda dnes dělá plošná opatření, když evidentně nefungují, když se zvyšují počty nakažených. Takže budeme ještě přiškrcovat, zesilovat ta plošná opatření, až tady nezůstane vůbec nic. Takže na závěr.

Není přítomen?